Děkuji za slovo.

Já takový poznatek nemám. Myslím si, že není pravdivý. Nepřišli jste z opozice, už tu jste pět let. Co jste pro to udělali? Nebo si každý rok řekneme jednou za rok velký problém je zaměstnávání načerno?

Oni to myslí vážně a něco v tom podnikají. Ale je mnohem složitější dělat tohle než chodit a dělat fiktivní nákupy za dvacet korun a dávat pokuty těm, kteří údajně neodvedli jednu nebo dvě koruny na DPH. Děkuji. Nyní pan poslanec Kupka s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Munzar. Děkuji za slovo. Já si dovolím reagovat krátce na větu ohledně toho, jak významné ekonomické přínosy výběr DPH má resp. elektronická evidence tržeb způsobila.

Rozptyl je tedy oproti odhadu pana premiéra vlastně dvojnásobný. Co to znamená? Když voláme po tom, aby předtím, než se opravdu v Poslanecké sněmovně bude o další vlně EET rozhodovat, tak aby byla na stole jasná čísla, přesné výpočty. Ne přesné součty nepřesných čísel, ale jasná metodika toho, jakým způsobem ministerstvo dospělo k jednotlivým údajům, z čeho vychází, aby bylo jasné, proč celý ten další krok podnikáme.

Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Munzar, poté pan poslanec Koten, poté pan poslanec Jelínek. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat na pana poslance Hájka vaším prostřednictvím.

A já jsem to tady přirovnal k těm marketingovým akcím minule v supermarketech můžete získat program od 5 tis., můžete získat pokladnu od 3 tis.

Hodně podnikatelů těch zařízení má daleko více. Ale všechny tyto věci jsou pouhé odhady. Ale daleko přesnější než odhad přínosu EET, protože skutečně a já to ani po paní ministryni nemůžu chtít, aby stoprocentně, jednoznačně potvrdila, že Ministerstvo financí ví, že platba zaevidovaná v EET přišla proto, že se zavedlo EET, nebo proto, že za tím podnikatelem přišel nový zákazník, nebo stávající zákazník více utratil.

Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Koten. Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající.

A to bych se velice rád zeptal paní ministryně, jestli by na to mohla nějakým způsobem reagovat.

Takže velice rád bych se tady dozvěděl, jaké ty ekonomické přínosy EET jsou, kromě teda zvýšené byrokracie, proti které tady všichni tak rádi bojujeme. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych prostřednictvím pana předsedajícího měl poznámku k panu kolegovi Bláhovi, že s ním naprosto souhlasím, že kontroly velice zatěžují drobné podnikatele, obzvláště např. kontrolní hlášení, které toho drobného podnikatele potom stojí třeba tisíc korun měsíčně na jeho účetnictví, protože mu to účtuje jeho účetní kancelář. Potom prostřednictvím pana předsedajícího na kolegu Hájka.

A když jednu věc bude mít v aplikaci, druhou věc potom povede v sešitě nebo nevím, ve třetím tisíciletí to bude určitě na počítači, tak mu všechno strašně zkomplikujeme. A on bude muset pořizovat teď nové účetnictví, které bude napojené na EET, bude potřebovat platbu kartou, nejenom v hotovosti, zase to musí být napojeno na EET. Není to opravdu tak jednoduché. A nebagatelizujme ty změny, které ten drobný podnikatel musí udělat pro to, aby se do toho systému zapojil. Děkuji.

A jenom vám řeknu názor na ekonomiku.

No samozřejmě že v červených, protože vývoj každého nového typu stojí neuvěřitelné peníze.